46. I tento bod uvede pan ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich představuje obecnou úpravu podmínek odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob za přestupek. V návrhu zákona je rovněž upraveno řízení před správními orgány, v němž budou přestupky projednávány. Základem správněprávní odpovědnosti se má stát jednotný pojem přestupek, který nahradí pojem správní delikt. V souladu se stávajícím stavem bude fyzická osoba odpovídat za přestupek na základě zavinění, právnická a podnikající fyzická osoba pak bez ohledu na zavinění s možností se odpovědnosti zprostit. Cílem návrhu zákona je odstranit nedostatky současné úpravy a zajistit jasné a předvídatelné uplatňování odpovědnosti za přestupek ze strany správních orgánů. Toho má být dosaženo především tím, že podmínky odpovědnosti za přestupky a dosavadní jiné správní delikty budou sjednoceny do jednoho zákona. V současnosti totiž chybí obecná úprava podmínek odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Ty jsou dnes rozptýlené asi ve 200 různých zákonů, kde jsou navíc řešeny nedostatečně, přičemž mezery v této oblasti vyplňuje pouze rozhodovací praxe soudů. Tento stav je dlouhodobě kritizován. Návrh zákona dále upravuje zvláštní sankční řízení před správním orgánem založené na podpůrném použití správního řádu, který je moderním profesním předpisem. Nová úprava povede k zefektivnění řízení o přestupku a zároveň zakotví procesní záruky pro obviněného z přestupku odpovídající závazkům plynoucím z Úmluvy o ochraně dětských práv a základních svobod, jak to požaduje rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Ke zvýšení kvality vedení řízení o přestupku přispěje též zavedení zvýšení kvalifikačních požadavků na oprávněné úřední osoby v řízení o přestupcích. Oprávněná úřední osoba bude muset mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nebudeli mít takové vzdělání, bude muset mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a navíc prokázat odbornou způsobilost zkouškou složenou u Ministerstva vnitra. Za účelem vytvoření dostatečného prostoru pro správní orgány, aby mohly výkon přestupkové agendy dostatečně personálně zajistit, je v návrhu zákona stanoveno přechodné období do roku 2022.

Návrh zákona dále obsahuje novou úpravu promlčecí doby, jejímž uplynutím odpovědnost za přestupek zaniká. Podle návrhu bude délka promlčecí doby 1 nebo 3 roky, podle závažnosti přestupku. Je upravena možnost přerušení promlčecí doby. V takovém případě je pak stanovena maximální délka promlčecí doby na 3 roky, u závažnějších přestupků na 5 let. Zavedení institutu přerušení promlčecí doby reaguje na problémy současné úpravy, kdy po uplynutí jednoroční doby od spáchání přestupku již nelze přestupek projednat, přičemž v řadě případů je tato doba nedostatečná pro potrestání pachatele. Návrh zákona počítá s vytvářením pravidelného přehledu přestupků, který pomůže vytvořit obraz o správním trestání na jednotlivých úsecích veřejné správy. Přehled přestupků bude obsahovat údaje vztahující se vždy k jednotlivým skutkovým podstatám přestupků, které byly spáchány v daném kalendářním roce. Tyto údaje budou moci posloužit nejen při kontrole kvality výkonu přestupkové agendy, ale budou i podkladem pro změny právní úpravy. Přehled přestupků bude v rámci své působnosti zpracovávat vždy příslušný ústřední správní úřad. Za tím účelem mu budou příslušné správní orgány včetně obecních a krajských úřadů povinny zasílat potřebné údaje. Ústřední správní úřad bude muset vyhotovit přehled přestupků do konce dubna následujícího po roce, za který je přehled přestupků zpracováván, a vyhotovený přehled zveřejnit na internetu. Přehled přestupků by tak na daném úseku veřejné správy mohl vést k vytvoření koncepce trestní politiky v oblasti správního trestání.

Po vzoru trestního zákoníku se např. upravuje narovnání jako forma odklonu spočívající v dohodě mezi obviněným a poškozeným, kterou bude schvalovat správní orgán. Obviněný v takovém případě prohlásí, že přestupek spáchal, nahradí poškozenému škodu spáchanou přestupkem a složí na účet správního orgánu částku určenou na veřejně prospěšné účely. Nově se dále zavádí správní trest zveřejnění rozhodnutí. Jedním z účelů tohoto správního trestu je informovat veřejnost o nekalých obchodních praktikách právnických nebo podnikajících fyzických osob. Vzhledem k tomu, že dobrá pověst je pro tyto osoby značnou hodnotou, lze předpokládat, že hrozba tímto trestem na ně bude mít odstrašující účinek.